Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem to nenazvala válečnou daní, a pokud si přečtu článek v médiích na iRozhlasu, že kvůli válce na Ukrajině jsou tržby třikrát vyšší než loni a cílem této daně je vybrat samozřejmě od společností, které na této situaci mají nadměrné zisky, aby se to dostalo zpátky našim občanům, tak je samozřejmě cílem asi vybrat co nejvíce peněz, aby ta podpora byla co nejvyšší.

To znamená, že to vzrostlo všem, náklady na energie.

Nevím, jakou má představu paní kolegyně

Pokud chce paní Dostálová docílit toho, že budou náklady pro tento stát, pro stát, který se rozhodl, že bude modernizovat svoji armádu, náklady pro Českou republiku vyšší, zdanění pak tedy se projeví i tímto způsobem, že vlastně rezort obrany bude platit mnohem více finančních prostředků těmto subjektům právě proto, že pokud by došlo k zdanění, tak se to promítne do ceny. Tohleto vám nedochází? Tady přece nejde o tržby.

Nyní ještě s faktickou poznámkou pan ministr financí. Prosím, pane ministře.

Nic dalšího vláda přidávat nechce.

Tady jsem to říkal, že to je národní řešení, to je to, co jsme k tomu přidali, nikoho dalšího přidávat nechceme.

Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Nachera. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Nyní faktická poznámka pana ministra Stanjury.

Je to rozšíření nebo jiná novela, jiného paragrafu, nový paragraf, ale zákon, který od začátku je součástí tohoto tisku.

Já jsem zdůvodnil, proč jsme přidali pouze banky, to jsem ve svém úvodním slově zdůvodnil a nebudu zdůvodňovat, proč jsme ty ostatní nepřidali. Podle mne je to takhle správně. Děkuji, pane ministře.

Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní ministryně Jana Černochová.